Byl správný.

A teď nám v pondělí říkáte, že to chcete do čtvrtka opravit, místo abyste se omluvili, že jste tam nedělali nic. Já bych to docela rád uzavřel tím, že skutečně vláda selhala. Sice sociální demokracie říkala, že totálně selhali ministři za ANO. Ministři za ANO říkali, že totálně selhali ministři za sociální demokracii.

Přesto pan místopředseda Bartošek navrhuje, aby se to zcela zásadně opravilo, protože předtím to bylo všechno špatně. Nedělejte si z nás legraci. A po volbách musíme udělat zaprvé, zadruhé, zatřetí, aby občané České republiky nebyli postiženi vaší neschopností, kterou vy jste způsobili tyto škody a potenciální rizika! Prosím. Ne všechno se povedlo.

U nás se ani nezatýkalo na Úřadu vlády. U nás ani nebyly korupční skandály. Dalo by se vzpomínat. Můžeme se bavit o úspěšnosti této vlády, jak moc byla úspěšná. Ale některým věcem se nám podařilo skutečně vyhnout. A já mohu konstatovat, že tato vláda, byť se jí nepodařilo úplně všechno tak, jak si představovala, odvedla kus dobré práce. Pan předseda Kováčik ještě. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, nerad bych poté, co usnesení byla odhlasována, některá přijata, některá nepřijata, se tady zúčastnil nějakého protahování donekonečna, protože to je nastavovaná kaše a ta už moc nechutná. A tak bych řekl, že to dohadování, jestli vláda, nebo vlády, selhala, nebo selhaly, to můžeme nechat potom na voličích, jak si to vyhodnotí. Já bych jenom chtěl konstatovat, že děkuji všem, kteří zabezpečili toto jednání Poslanecké sněmovny. Zázemí Poslanecké sněmovny neselhalo. Neselhali ani novináři, kteří, jak jsem měl možnost vidět, pečlivě zaznamenávali a zprostředkovávali informace. A koneckonců neselhala Poslanecká sněmovna, protože v okamžiku, kdy bylo jasné, že je nějaký problém, byli jsme schopni se sejít a spolu ho tady řešit a do nějakého konce dotáhnout. Myslím si, že tady především je to tedy vzácné a z mých úst to zní divně ale neselhala parlamentní demokracie. Děkuji. Ale v tom případě mi nezbývá nic jiného, než abych vám poděkoval za účast. A jistě se můžeme potkat na ulici při volební kampani.